Ve 12.45 bychom se měli věnovat bodu 184, což je volební bod druhé kolo volby do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ještě oznamuji, že náhradní kartu číslo 14 má pan poslanec Borka. Teď tu mám dvě přihlášky, nejprve písemně přihlášený pan poslanec Marek Černoch ke schválenému pořadu schůze. Prosím, pane předsedo. Dámy a pánové, hezké dopoledne. Dovolil bych si požádat vás o zařazení projednání sněmovního tisku 450, novela zákona o státních svátcích. Jenom bych chtěl zdůraznit a dodat, že garančním výborem byl významný den předělán právě na datum narození Karla IV. Tedy si myslím, že je na tom všeobecná shoda a projednání by bylo velmi rychlé. Je to sněmovní tisk 450 a dovolil bych si ho navrhnout jako čtvrtý bod dnešního jednání. Děkuji panu předsedovi Černochovi. Nyní pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dávám návrh a moc prosím o podporu zařazení bodu číslo 31, sněmovní tisk 543, ochrana zemědělského půdního fondu, a sice pevně na dnešek jako pátý bod po návrhu v případě, když bude schválen návrh pana Černocha, nebo čtvrtý bod v případě, že by nebyl schválen. Jedná se o druhé čtení a předpokládám, že to nebude konfliktní bod. Prosím, pane poslanče.

Dnes dopoledne. Takže momentálně jako šestý bod dnešního jednání. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Konkrétně abychom dnes po skončení ústních interpelací zařadili bod číslo 17, který jsme včera nedojednali, školský zákon, druhé čtení. Potom dávám druhý návrh, aby Sněmovna rozhodla o tom, že dnes bude jednat a meritorně i procedurálně hlasovat o všech návrzích i po 19. hodině. To je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat prvně, až poté k ostatním bodům pořadu schůze.

Tím standardně začíná schůze. Děkuji vám. Já je přečtu a poté dám hlasovat o procedurálním návrhu, pokud s tímto postupem Sněmovna souhlasí. Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: pan premiér Bohuslav Sobotka z pracovních důvodů, pan ministr financí Andrej Babiš z důvodu zahraniční cesty, pan vicepremiér Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů, pan ministr vnitra Milan Chovanec z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z pracovních důvodů, pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z důvodu zahraniční cesty, pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, pan ministr obrany Martin Stropnický z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně školství Kateřina Valachová z pracovních důvodů a pan ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z důvodu zahraniční cesty. Prosím, pane předsedo. Ani premiér, ani jeden z vicepremiérů, ani ministr vnitra, ani ministr obrany, ani ministr zahraničí. Co kdyby se jich někteří poslanci na něco zkusili zeptat?

Ještě doplní pan předseda Sklenák. Nejsem tedy sekretář paní ministryně Valachové. Nevím přesně, jak zní její omluva z dnešního jednání, v jakém časovém úseku, ale mám potvrzeno, že přibližně v 16 hodin by mohla být zde ve Sněmovně a ten bod bychom mohli projednat. Děkuji. Budeme tedy hlasovat nejprve o procedurálním návrhu, abychom dnes meritorně i procedurálně jednali a hlasovali i po 19. hodině. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o jednání dnes po 19. hodině. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 211. Návrh byl přijat. A teď k jednotlivým návrhům. Nejprve pan předseda Černoch, aby bod 30, sněmovní tisk 450, novela zákona o státních svátcích, byl zařazen jako čtvrtý bod dnešního jednání po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 212. Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 213. I tento návrh byl přijat. Pan poslanec Vladimír Koníček navrhuje, aby bod číslo 7, sněmovní tisk 610, zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, byl zařazen dnes jako šestý bod jednání. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Určitě, prosím o upřesnění.